My projednáváme zákon a jako argument je, že vyjde interní metodický pokyn ministra dopravy. Takže ne že bych to podpořil, ale aspoň to mohlo být nařízení vlády a ne interní metodický pokyn ministra dopravy. Co to je v legislativě?

Protože vy tady dáváte pravidla, jak říkal Martin Novotný, 1 až 16, a chcete je regulovat interním metodickým pokynem a rozhodovací pravomocí jednoho jediného člověka. Ani té vládě nevěříte.

Že není pouze ta komunikace. Tam probíhají obchody jiné, ať už mezi privátními vlastníky, nebo mezi veřejnou správou a privátními vlastníky, a velmi často je podkladem k vyjednávání či k prodejní ceně nebo kupní ceně cena v místě obvyklá. Tímhle způsobem, pokud se tam uplatí až ten šestnáctinásobek, razantně změníme podmínky pro jiné obchody a pro jiné majetkové přesuny. A nevím, jestli to zrovna je naším cílem. Děkuji. Dalšího do rozpravy nemám. Pan zpravodaj, ano. Já se k závěrečnému slovu přihlásím. Děkuji za ty připomínky, vnímám je. Chci také poděkovat za zmínění silnice R35. Jak víte, já jsem z Pardubického kraje, kterého se ta silnice bytostně dotýká. Tohle je pro mě prostě priorita nejvyšší, kdy musíme něco udělat. Přesto za tu zmínku chci panu poslanci Stanjurovi poděkovat. Za sebe osobně musím říci, že sám jsem se také ptal a čekal vysvětlení, jak to bude s onou výjimkou, a ze strany ministerstva jsem přesvědčen a věřím, že to prostě bude fungovat, a bude to fungovat tak, abychom prodeje těch pozemků, resp. výkupy pozemků ze strany státu, prostě rozjeli. To je nejvyšší priorita k dnešku. Je to další fáze přípravných prací, zákon o liniových dopravních stavbách, který by na toto měl nějakým způsobem navázat. Jestli se nepletu, tak je v legislativním plánu vlády někdy na podzim tohoto roku. Omlouvám se, nevím přesně na kdy.

Pane předsedající, požádal jsem o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Takže budu prosit o hlasování tohoto návrhu. Předpokládám, že v pátek v tomto týdnu se dostaneme ke třetímu čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a předám řízení schůze.

Dobré odpoledne, dámy a pánové.